Jenom chci říct, že už v tuto chvíli díky inflaci rostou samozřejmě náklady nejen seniorům, ale i malým rodinám s dětmi. Když mají dvě malé děti například, jsou zodpovědní, mají hypotéku a chtějí se nějakým způsobem i zabezpečit do budoucna, například díky tomu, že se skutečně chystá penzijní reforma, a každý z mé generace čtyřicátníků a samozřejmě mladších bude muset myslet sám na vlastní kolečka v rámci průběžného důchodového systému, tak si myslím, že by bylo namístě, abychom se pobavili o výši rodičovského příspěvku.

A to ještě připomínám, že důchody jsou v rámci mimořádné valorizace prostě a jednoduše dány zákonem, že to není nějaké tady této vlády nebo kohokoliv v Poslanecké sněmovně.

Pokud tedy to vládní koalice bude chtít udělat, může se opřít o tady tento sněmovní tisk, můžeme ho projednávat, dávat tam samozřejmě pozměňovací návrhy, už se ale nic psát nemusí. Je to i společně s valorizací a můžeme to otevřít klidně dnes, což já samozřejmě navrhuji, jako další bod hned po lex Ukrajina. Děkuji moc. Děkuji. Následuje tedy paní poslankyně Balaštíková a po ní se připraví paní poslankyně Pastuchová. Takže ve stínu toho, že vláda se bude snažit snížit valorizaci důchodcům, jejich důchodů a nároků, tak bych se chtěla taky bavit o rostoucích cenách potravin, protože potraviny jsou jednou z těch nejdůležitějších složek, které i důchodce samozřejmě ohrožují. Chápu, že slyšela jsem tady z úst pana ministra, že prolomíme 20tisícový důchod, ale promiňte, ne všichni na něj dosáhnou, a důchodce, který žije sám, bude mít zcela určitě problémy, zvláště pokud je ještě závislý na nějakých lécích.

Ministerstvo zemědělství chce pořádat kulatý stůl, aby po tolika letech zjistilo, že ve vertikále řetězce zneužívají svého dominantního postavení na trhu, realizují téměř 80 % celkového obratu a na rozdíl od všech ostatních, kdo na výrobě a distribuci potravin se podílejí, oni pořád dosahují enormních zisků.

A vás ty zvyšující se ceny potravin nezajímají, nic pro to neděláte, a máte možnost.

A jenom bych tady ještě zdůraznila jednu věc, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce udělala v řetězcích kontrolu, a byla bych ráda, kdyby si pan ministr přečetl výsledky této kontroly, aby se podíval, čím krmí naše občany a jak to v zákulisí těchto řetězců vypadá. Takže já budu moc ráda, když se nám podaří zařadit tento bod na dnešní program jako třetí bod za pevně zařazené body a budeme o tomto hovořit, protože na zemědělském výboru se o tom nemluví, pan ministr nechodí a jak vidím, tak ani není schopen v televizi obhájit svoje ministerstvo a kroky, které všichni tady očekávají. Následuje paní poslankyně Pastuchová a po ní je přihlášen pan poslanec Síla. Děkuji, paní předsedkyně.

Ale proč to říkám? Říkám to i v kontextu toho, nechci se tady dotknout vůbec nějakých kolegů a kolegyň, kteří vlastně se teď ukazuje v médiích to, že... Já si myslím, že to nedělá dobře ani pro nás poslance v obrazu občanů, kdy si čtu, že poslankyně chtějí více času na rodiny.

Takže já bych i doporučila kolegyním a kolegům, kteří teď chtějí přívětivější, asi pro sebe jako matky, jednání v Poslanecké sněmovně, že bychom neměli teď myslet na sebe, ale spíš na ty maminky a občany naší republiky. A chcete to nějak pevně zařadit? Dobře, děkuji. Děkuji za slovo.

Já se moc omlouvám, pane poslanče. Vláda... Ten bod zní: Vláda se snaží vzít lidem část důchodů.

Vláda staví společnost před hotová fakta. Proč dovolila nárůst platů ústavních činitelů ve chvíli, kdy musela vědět, že dramatický nárůst výdajů rozpočet neunese? Proč Ministerstvo financí předložilo, jak se ukazuje, zcela fiktivní návrh státního rozpočtu bez dostatečných rezerv?